Například v případě Senátu by se mi líbilo ho takzvaně vyhladovět, to znamená postupně snižovat státní rozpočet, o kterém hlasuje pouze Sněmovna, resp. postupně by se měl snižovat k nule, a tím pádem by byli senátoři buď nuceni dělat svoji práci zdarma, nebo činnost ukončit.

Nebudu zde dlouze vyjmenovávat, co podpoříme a co ne. Ale shrnu to do jednoduchého principu. Podporujeme a podpoříme za SPD každou změnu, která zvýší životní úroveň našich občanů. A mimochodem, aby bylo vidět, že nejsme ideologičtí a dogmatičtí, tak podpoříme neinvestiční podporu nepolitickým neziskovým organizacím, které se zabývají podporou obnovy přirozených funkcí krajiny v zadržování vody. Jde totiž o jedno ze zcela zásadních témat současnosti, které bohužel politici i veřejnost opomíjejí. Kvalitní půda ornice je nejen strašně důležitá pro svou schopnost zadržet vodu, ale je to klíčový prvek pro kvalitu našich potravin a samozřejmě pro naši potravinovou soběstačnost, ke které bychom se měli postupně zase propracovat. Naším klíčovým tématem v SPD je nejen decentralizace moci v politice a prosazení prvků přímé demokracie, ale také decentralizace energetiky a ekonomiky, lokální a místní soběstačnost. To je jediná smysluplná budoucnost a odpověď na dovozy nekvalitních šmejdů z celé Evropy či světa. A dovolím si zakončit prosbou. Pojďme co nejdříve zcela vážně diskutovat systémový audit veřejných výdajů, včetně těch mandatorních, hlavně z pohledu jejich účelnosti a efektivity, a teprve poté pojďme promyslet systémové změny výdajů státního rozpočtu. Myslím, že třeba Nejvyšší kontrolní úřad, NKÚ, by mohl ministerstvo po ministerstvu zanalyzovat výdaje i příjmy a připravit analýzu včetně zhodnocení stavu na základě dlouholetých kontrol. A tady by to byly peníze velmi dobře investované, jelikož by se naopak státu vrátily v následných úsporách. Vážené dámy a pánové, co se týče závěrečného hlasování o celém státním rozpočtu, v hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, se rozhodneme na základě hlasování o pozměňovacích návrzích a stanovisko oznámím. Děkuji vám, pane místopředsedo. Na vaše vystoupení by chtěl s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Tvůrci Ústavy moc dobře věděli, proč Senát do Ústavy zakomponovali. A právě dnes, v dnešní politické realitě, se ukazuje, jak bude Senát jako pojistka demokracie důležitý. Styďte se!

Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo.

Není to náš rozpočet.

Když jsem před časem vystoupil a řekl jsem, proč znovu nemáme volby v červnu, tak všichni říkali, to je šílený nápad. Potom nedávno to někteří kolegové opakovali.

A vy dobře víte, že to není možné, že to nebylo technicky možné.

Tahle vláda se snažila najít peníze na sociální služby.

Takže aby to bylo jasné.

Nevím, proč pan předseda mluví o tom, že je to náš rozpočet.

Předtím vždycky byl oranžový, potom modrý hejtman, tak nikdy peníze nebyly, ale protože se dávaly z politických důvodů.

Takže celkově došlo k navýšení sociálních služeb v tomhle roce o 34 až o 35 %.

To je ta situace, a proto bych byl strašně rád, kdybychom jenom si uvědomili, že to není rozpočet nové vlády, že to je rozpočet koaliční vlády, ve které jsme samozřejmě seděli jako hnutí ANO, a že to byl nějaký kompromis. Proto o to víc mě udivuje, že hlavně od bývalých koaličních partnerů přicházejí různé návrhy.